Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 12 i 13 Kluba zastupnika SDP-a i zastupnice Marije Selak Raspudić identičnog su sadržaja, Vlada ih ne prihvaća pa ćemo glasovati samo jednom. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman broj 14 Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 17 Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 18, Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 19. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman br. 21 Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

22. amandman Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 23. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

24. amandman, Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte, Vlada ne prihvaća.

25. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je suzdržan?

Amandman 26, 27 i 28 Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte i zastupnice Marije Selak Raspudić su identični, Vlada ih ne prihvaća pa glasujemo o sva tri amandmana jednom.

29. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 30. amandman zastupnika Miroslava Škore, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. 31. amandman, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 32. amandman, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 33. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 34. amandman zastupnika Miroslava Škore je povučen. 35. amandman zastupnika Davora Dretara, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

36. amandman Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 37. amandman Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. 38. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 39. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada je prihvatila u izmijenjenom obliku s čime se podnositelj suglasio te u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 40. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Pa idemo sada na amandmane 41., 42. i 43. koji su identičnog sadržaja, Vlada ih ne prihvaća, o njima ćemo glasovati samo jednom, to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnika Davora Dretara. Tko je za? Tko je suzdržan?

44. amandman zastupnika Miroslava Škore je povučen. 45. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 46. amandman zastupnika Darka Klasića, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 47. i 48. amandman su identičnog sadržaja, Vlada ih ne prihvaća, glasovat ćemo samo jednom, to su amandmani Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnika Davora Dretara. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nisu dobili potreban broj glasova. 49. amandman zastupnika Miroslava Škore je povučen. Amandman broj 50. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

51. amandman istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

52. amandman istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

53. amandman ponovo Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

dobio potreban broj glasova. 56. amandman isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Sada je na redu 58. amandman Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

59. amandman zastupnik Davor Dretar, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. 60. i 61. amandman su identični Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Davor Dretar, Vlada ih ne prihvaća pa glasujemo samo jednom. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandmani nisu dobili potporu. 62. amandman zastupnika Darka Klasića, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

65. amandman zastupnice Karoline Vidović Krišto, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. I zadnji amandman zastupnika Davora Dretara, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o Autorskom pravu i srodnim pravima. Tko je za? Tko je suzdržan?

Glasovalo je 120 zastupnica i zastupnika, 76 bilo je za, 1 je bio suzdržan i 43 protiv te je na taj način donesen Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Konačni prijedlog Zakona o elektroničkim medijima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 62, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, zastupnica Marija Selak Raspudić, zastupnik Nino Raspudić, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika SDP-a, zastupnik Željko Pavić, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, zastupnik Erik Fabijanić, Klub zastupnika HDZ-a, zastupnik Davor Ivo Stier i zastupnica Katarina Peović. Pregled vam je dostavljen elektroničkim putem, izjašnjavanje smo proveli ranije na sjednici pa ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Izvolite. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka iz razloga što u ovom Konačnom prijedlogu zakona nije predviđena izmjena načina imenovanja članova Vijeća za elektroničke medije. Mi već nekoliko tjedana svjedočimo jednom izuzetno velikom skandalu budući da je Vijeće za elektroničke medije dalo koncesiju i ostavilo koncesiju jednom ponuđaču, dakle konkretno, Top Radiju, koji je u natječajnoj dokumentaciji dostavio ništetan dokument. Nijedan, nijedna natječaj u ovoj zemlji ne poznaje mogućnost da bi se nepotpuna dokumentacija ili dokumentacija u kojoj je dokument ništetan, bila prihvaćena na bilo kojem natječaju pa ne vidimo nijedan razloga da se to dogodilo Vijeću za elektroničke medije. Vijeće za elektroničke medije čak nije stavilo ni na glasanje oduzimanje koncesije kada su javno dostavljeni dokumenti da je taj dokument ništetan. Smatramo, isto tako, zbog toga da je potrebno promijeniti način imenovanja članova Vijeća za elektroničke medije budući da je Vlada RH propustila reagirati.

Dakle, prvi je na redu amandman Kluba zastupnika HDZ-a, on je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. Amandman 2, 3 i 4 identičnog su sadržaja, Vlada ih ne prihvaća pa ćemo glasovati samo jednom, to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnika Željka Pavića. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman, odnosno amandmani nisu dobili potreban broj glasova. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 7 Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 8 i 9 Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika su prihvaćeni i postaju sastavni dio zakona. Amandman br. 10 zastupnika Nina Raspudića, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 12 Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika Vlada je prihvatila u izmijenjenom obliku, s čime se suglasio podnositelj te u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio zakona. Amandman 13 Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

14. amandman Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 15. amandman zastupnice Katarine Peović, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. 16. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vlada ne prihvaća, pa glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 17. amandman zastupnice Katarine Peović, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

18. amandman zastupnika Davora Ive Stiera, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 19. amandman zastupnika Nine Raspudića, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 20. amandman Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen, postaje sastavni dio prijedloga zakona. 21. amandman zastupnice Katarine Peović, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 23. amandman zastupnika Željka Pavića je povučen. 24. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

25. amandman Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. 26. amandman zastupnika Nine Raspudića, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. 27. i 28. amandman zastupnika Erika Fabijanića i zastupnika Željka Pavića identičnog su sadržaja, Vlada ih ne prihvaća pa glasujemo samo jednom. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

29. amandman zastupnika Nine Raspudića, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. 30. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. I 31. zadnji amandman zastupnika Željka Pavića, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobili potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o elektroničkim medijima.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak, ali prije toga ćemo imati stanke, prvi se javio kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade prvo se ispričavam što sam prije vremena dignuo odnosno zatražio stanku. Tražim stanku da bi se dodatno Klub Hrvatskih suverenista konzultirao o ovom prijedlogu zakona. Ovdje ja moram istaknuti nekoliko ključnih činjenica. Prva činjenica je da imamo nesređene popise birača, da imamo jedan nesrazmjer birača i broja stanovnika. Ne bi se čudio da se dogodi situacija da u Hrvatskoj imamo više birača nego što imamo stanovnika i s ovog mjesta ja pozivam ministra Malenicu, predsjednika vlade Andreja Plenkovića da se to konačno uskladi odnosno revidira. Bez toga, bez tog usklađivanja mi nećemo imati pravedno skupljanje potpisa za nekakvu referendumsku inicijativu. S druge strane navodno je ovaj, ova referendumska inicijativa bolja od one prethodne, ako je bolja, evo ja ovim putem, evo treći put izazivam Vladu RH, a i vas predsjedniče HS da se ovaj prijedlog zakona stavi već slijedeći ponedjeljak u proceduru kako bi referendumska inicijativa „Zaštitimo hrvatsku kunu“ mogla sakupljati potpise za tu inicijativu po ovom prijedlogu zakona. S tim da ovdje također moram naglasiti da u ovom zakonu imamo cijeli niz propusta.

Dakle ponovit ću, revidirajte popise birača i već u slijedeći ponedjeljak što se nas Hrvatskih suverenista tiče stavite ovaj prijedlog zakona u proceduru da imamo konačni prijedlog zakona.

U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku vezano uz ovu točku dnevnog reda, između ostalog kako bi naglasili neke stvari o kojima smo govorili jučer tijekom rasprave. Da, činjenica je da ovaj zakonski prijedlog predstavlja poboljšanje u odnosu na stanje kakvo danas imamo. Da, činjenica je da sa ovim zakonskim prijedlogom ipak uvodimo određenog reda u pitanje referendumskog odlučivanja. Ali je isto tako činjenica da ovim zakonom uopće ne možemo dotaknuti, ne možemo adresirati i ne možemo riješiti najveće probleme koje Hrvatska ima s referendumom. Zbog toga mi iz SDP-a još jednom apeliramo ako pitanje referenduma doista želimo urediti, a čini mi se da postoji veliki konsenzus oko toga onda napravimo posao kako treba. Pristupimo izmjenama Ustava RH za što nam treba visok stupanj suglasnosti i osigurajmo ono što je na pitanju referendumskog odlučivanja doista i jedino bitno, a to je osigurajmo da se ne može na referendumu odlučivati o umanjivanju prava manjina, osigurajmo da za raspisivanje referenduma potreban manji broj potpisa birača, osigurajmo kvorum na odlučivanju o referendumu i osigurajmo da se o referendumskom pitanju odlučuje prije nego što se počnu prikupljati potpisi. Za to je potrebno pristupiti promjenama Ustava RH, poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a inicirajte to, dogovor oko toga možemo postići i ovaj posao možemo napraviti kako treba.

Povrijeđen je čl. 238. dakle obmanjuje se javnost i postavlja se kao najbitnije pitanje kako ograničiti volju naroda i kako tu volju i vlast predati u ruke trgovačkog sastava Ustavnog suda kojeg su zajednički izkadrovirali SDP i HDZ. Želite nam oboje poručiti da više vjerujemo Mlakaru koji se lažno predstavlja u Austriji nego hrvatskom narodu, da više vjerujemo Ingrid, Pipl mast trust as! nego hrvatskom narodu [[Upadica predsjednik: Zahvaljujem kolega Grmoja.]] Klub Mosta će vjerovati hrvatskom narodu i tražimo [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] da referendum bude dostupniji narodu. Hvala. To ste sve mogli reći ne kršeći Poslovnik što ste svjesno i namjerno napravili pa dobivate opomenu. Izvolite kolega Bačić. Klub zastupnika HDZ-a također traži stanku kako bismo se još jednom izkonzultirali, ali i poslali poruku hrvatskoj javnosti kako je ovaj Zakon o referendumu veliki korak naprijed u uređenju zakonodavstva koje definira referendumske aktivnosti. On je doprinos transparentnosti u postupku prikupljanja potpisa i odlučivanja, on otklanja brojne nedorečenosti i predstavlja veliki korak naprijed u omogućavanju građanima da sudjeluju u neposrednom odlučivanju što im je Ustavom i zajamčeno, omogućuje se da se njihov glas u političkom odlučivanju snažnije i bolje čuje. Ono što je važno napomenuti to je da se ovaj zakon usklađuje s četvrtom promjenom Ustava iz 2010.g. što smo bili dužni i prije napraviti. No činjenica je da se u samoj raspravi su se istakle određene promjene koje se ovim zakonom ne mogu promijeniti, a da se prethodno ne promijeni Ustav RH ili Ustavni zakon o Ustavnom sudu. Stoga znajući da je za takove promjene Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu nužan konsenzus političkih stranaka kako bi se pridobio 101 zastupnik u HS-u, a imajući iskustva da taj postupak može trajati i duže nego što u ovom trenutku mi i promišljamo držimo da Zakon o referendumu pa i građani ako hoćete koji očekuju da HS uredi u ustavnopravnom okviru Zakon o referendumu ne može biti talac naših eventualnih razmimoilaženja prilikom promjene Ustava RH.

Izvolite. Moram primijetiti da se kolega Bačić posvađao sam sa sobom pri čemu sada omalovažava ono što smo čuli kao saborski zastupnici, a time obmanjuje hrvatsku javnost. Sami ste uočili da ključna stvar pitanje tko uopće može pristupiti referendumu je katastrofalno postavljena u ovom zakonu, cenzus za lokalni referendum je nevjerojatnih 20%, a sada kažete da je ovaj zakon velik iskorak naprijed [[Upadica predsjednik: Hvala lijepo.]] dakle, dogovorite se sami sa Hvala lijepa. Dobivate povredu odnosno povrijedili ste vi poslovnik pa dobivate opomenu. Javio se na vašu povredu Poslovnika jel tako kolega Bačić onda ste vi prije nego kolega Bulj. Izvolite.

Naime, ona mora biti svjesna da hrvatska Vlada može jedino predložiti zakon koji je u skladu sa Ustavom, nikakav drugi zakon kojim bi ona htjela hrvatska Vlada ne može predložiti i mislim da je vrijeme da se uskladi sa takvim odredbama HS-a [[Upadica predsjednik: Dobro.]] poslovnika HS-a. Ja bih sad pozvao zastupnice i zastupnike da prestanu sa ovim ovo je klasično kršenje Poslovnika. Molim tu druge kolegice i kolege da prate sada ovo što se zbiva i da između sebe se dogovorimo želimo li da tako radimo, dakle da svjesno namjerno kršimo Poslovnik, nekolicina zastupnika, a da ostali koji se ovdje držeći se reda dolaze u inferiornu poziciju jer zloupotrebljavaju poslovnik kako bi bili viđeni i kako bi govorili. Izvolite. Poštovani predsjedavajući ovo što ste sada govorili je klasično dociranje jer vi ne možete unaprijed znati što će zastupnik reći u svojoj povredi Poslovnika. Hoće li to doista biti povreda Poslovnika koju ćete uvažiti ili će to biti formalna izlika da se da replika. Nije dobro da vi kao netko tko upravlja ovom raspravom unaprijed odlučujete što će biti govorenje zastupnika i da ga priori tako kvalificirate. Ja vas još jednom sve pozivam da se držimo povrede Poslovnika u situacijama kada je zaista povreda Poslovnika, a ne kada želimo replicirati. To je vidljivo svakome tko ima dobru volju i tko ovaj zdravorazumski razmišlja, pa ja vas pozivam da se tko ponašamo. Možemo i glumiti i kršiti procedure što radimo kontinuirano, ali onda ne vidim smisla u Poslovniku.

Dakle, ja vas pozivam da to ne činimo, a vi radite kako hoćete, moja je onda zadaća da dam opomenu i upozorim. Sada je na redu kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bačić je povrijedio Članak 238. gdje nama zastupnika nije govoria je neistine po pitanju referenduma.

Hvala lijepo. Ovo je zlouporaba instituta povrede Poslovnika, pa dobivate opomenu.

Izvolite. E sada je doista riječ o povredi Članka 238. i omalovažavanju saborske zastupnice, kolega Bačić je eksplicitno rekao da ne poznajem Ustav, a situacija je suprotna, kolega Bačić ne poznaje Ustav, pa dozvolite da ga poučim i da argumentiram. Dakle, cenzus za lokalni referendum od 20% koji je nenormalno visok s čime ste se sami složili zbog čega ovaj zakonski prijedlog nije dobar, uređuje se ovim zakonom, a ne Ustavom.

Mogu zamolit kolegu Borića da odustane? Ne, onda izvolite kolega Borić, povreda Poslovnika. Hvala lijepo predsjedniče, Članak 238. omalovažavanje svih nas ovdje u Klubu HDZ-a od kolega iz MOST-a, elementarno nepoznavanje zakonodavstva RH. Kolega Miro Bulj kao gradonačelnik ako želi raspisivati referendume nek ih raspisuje svaki tjedan, ima takvu ovlast, samo on to ne zna. Ima svoje vijeće koje mu drži SDP, pa neka mu dižu ruke i neka raspisuje referendum i neka ih pita što god hoće. Što on radi, ne radi, hoće li nešto raditi ili neće nešto raditi. Kolegice Raspudić, ni vi ne baratate sa elementarnim stvarima u ovom saboru i bilo bi vrijeme da nakon godinu i 2 mjeseca nešto naučite. Dobro i ovo je bila povreda Poslovnika, ali kako nisam dao prethodnicima opomenu, neću ni vama, evo još ću kolegi Bulji i onda vas molim da nastavimo dalje s glasovanjem. Hvala lijepo. Kolega Borić je povrijedio Članak 238. jedino tko ga nije podržao to su gubitnici HDZ koji nikad nisu lošiji rezultat dobili u Sinju tako da demantiram, svi ostali su podržali predsjednika gradskoga vijeća, a što se tiče Sinja i referenduma ja bi htio da inicijative narode budu one koje će prolaziti, a ne faraonske koje ste vi ustoličili i pokorničke koje imate u vertikali i horizontali.

Ja vam molim sada da stanemo jer ovo nema nikakvog smisla. Dakle, kolega Raspudić sami ste rekli da ja ne znam što će se događati, a sve ovo što se je događalo bila je povreda Poslovnika. Zato što je to vidljivo i to je logično da će se to događati jer ljudi žele raspravljati, ali nemamo trenutno proceduralne mogućnosti da raspravljamo pa vas onda molim da sad zaustavimo ovo jer ovo je ruganje sa Poslovnikom koji smo sami izglasovali. Ja vas molim jer ovo nema smisla. Imali ste raspravu, imamo mogućnost press konferencija, iskoristili ste nekoliko povreda Poslovnika nisam ni davao opomene, a sad vas molim da stanemo, nema smisla. Dakle, Članak 238. ja vas molim da definirate što taj članak znači omalovažavanje saborskih zastupnika. Ako vam netko kaže kao kolega Borić da ne baratate elementarnim stvarima, a vi ste dali konkretan argument za ono što govorite, ako to nije omalovažavanje molim vas evo lijepo da kao predsjednik sabora nama eksplicitno ovdje da više ne bude greške i zlouporabe Poslovnika kažete što jest omalovažavanje saborskih zastupnika. Na to pitanje je gotovo nemoguće odgovoriti zato što smo u parlamentu i raspravljamo i ljudi se služe različitim tehnikama, ali imamo neke dobre običaje, neku, neke navike, neke stečevine koje smo kroz ovo vrijeme razvili pa se sukladno njima ponašamo. Dakle, ako ćemo mi sada tražiti uvijek i inzistirati na ovakvim stvarima što vi sada činite, mi onda ne možemo ovdje ni provoditi rasprave, niti imati Poslovnik jer to nema nikakvoga smisla. Tako da vas molim da, da budemo kolegijalni, ovdje je jako puno kolegica i kolega koji korektno rade i sad zbog nekolicine mi ovdje imamo zastoj i mislim da time ne činimo ništa korisno za građane koji su nas birali. Ali dobro. Odustao je kolega Borić, hvala lijepo. Kolega Pupovac da li vi želite ili ne želite? Kolega Pupovac vi želite stanku jel? Da želim stanku Evo, izvolite.

A imamo drugoga posla koji će nam uzeti vremena do ponoći. Tko takvog posla nema, i tko ovdje misli maltretirati ostatak zastupnika, može, ali ne na moj račun i na račun moga Kluba. Pa vas molim za ovih 10 sati stanke. Naravno da nećemo dati 10-satnu stanku nego ćemo iskoristiti čl. 293b i nastaviti, a ja sada apeliram na kolege, vidim da ne mislite stati, pa ću onda ja sada napraviti stanku od 10 minuta pa ćemo onda nastaviti poslije toga.

Kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bi mogli nastaviti s radom. Prva povreda Poslovnika, izvolite kolega Zekanović.

Gospodinu Miloradu Pupovcu je očito dosadno ovdje, žuri mu se bez obzira što ima plaću 20.000 kuna, bez obzira što njegov, njegov SNV dobija desetke milijuna kuna iz državnog proračuna, njemu je dosadno i teško sjediti ovdje.

Hvala lijepo. Kolega Pupovac je povrijedio članak kao dio onoga koji je u većini, on i SDSS i HDZ jel kolega Pupovac moramo znati svi da je prošlo vrijeme šesto januarske diktature. Ovo je demokracija koju smo izborili i parlament je tamo gdje se raspravlja.

Izvolite kolega Raspudić. Kolega Zekanović, isključite se samo molim vas. Kolega Pupovac je povrijedio čl. 238. vrijeđanje zastupnika. Naime, naše govorenje u skladu s Poslovnikom je nazvao maltretiranje. Parlo parlamentum je govore, mi smo tu da govorimo, poslanik nas ograničava, nakon dvije opomene moramo napustiti sjednicu, dakle ne vidim što je tu maltretiranje.

Sada vas molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju. Dakle, dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prvo prihvaća se prijedlog Zakona o referendumu i drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Tko je za?

Glasovalo je 101 zastupnica i zastupnik, 88 za, 4 suzdržana i 9 protiv, te je na taj način donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Klub zastupnika MOST-a predlaže saboru 3 zaključka. Prvi glasi, zadužuje se Vlada RH da pokrene postupak promjene Ustava RH u pogledu smanjenja potrebnog broja potpisa birača za raspisivanje državnog referenduma. Dajem na glasovanje prijedlog ovog zaključka.

je protiv? Zaključak nije dobio potreban broj glasova, glasovalo je 92 zastupnica i zastupnika, 13 je bilo za, 3 suzdržana, 76 protiv. Drugi zaključak Kluba zastupnika MOST-a glasi, zadužuje se Vlada RH da ispravi nepravdu i provede ponovno prebrojavanje potpisa birača i njihove vjerodostojnosti i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative „Istina o Istambulskoj“ budući je predloženom promjenom Zakona o referendumu Vlada RH priznala da u postojećem zakonu nije bio reguliran postupak provjere valjanosti i vjerodostojnosti potpisa građana. Tko je za? Tko je suzdržan?

Glasovalo je 96 zastupnica i zastupnika, 9 je bilo za, 87 protiv, te zaključak nije dobio potreban broj glasova. I treći zaključak istog kluba zastupnika, zadužuje se Vlada RH da do drugog čitanja Zakona o referendumu dopuni zakonske odredbe na način da se omogući građanima elektroničko prikupljanje potpisa, te da se izmjene zakonske odredbe na način da se smanji broj potrebnih potpisa birača za raspisivanje lokalnih referenduma. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 99 zastupnica i zastupnika, 23 su bili za, 76 protiv, te zaključak nije dobio potreban broj glasova.

Sada imamo dvije odluke pod A i pod B, pod A) Prijedlog odluke o razriješenu članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja pod B) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Tko je za? Tko je suzdržan?

Jednoglasno s 95 glasova za utvrđujem da je donesena odluka kako je predložila Vlada RH. I pod B) dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Tko je suzdržan?

Još jedna točka sa A i B, A) Prijedlog odluke o razriješenu dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata B) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Pa pod A) dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razriješenu dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 94 zastupnice i zastupnika je glasovalo, svi su bili za pa je donesena odluka kako je predložila Vlada RH. Glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 96 zastupnica i zastupnika su glasovali, svi su bili za i donesena je odluka kako je predložila Vlada RH. Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030., predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu matičnog saborskog radnog tijela dajem na glasovanje Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 95 zastupnica i zastupnika, 83 za i 12 suzdržanih te je na taj način donesen Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030.

Izvolite kolega Bauk povreda Poslovnika.

Onda se želim za drugu točku javit za povredu Poslovnika čl. 23. st. 2 [[Upadica predsjednik: Dobro.]] koji glasi, kad se steknu uvjeti za određivanje istražnog zatvora zastupnika itd., nadležno državno tijelo obvezu to zatražiti odobrenje Sabora. U ovom slučaju imamo potvrđivanje odluke MIP-a, a da na sudu Državno odvjetništvo nije zatražilo pritvor što znači da se nisu bili stekli uvjeti da su nam poslali protuposlovnički zahtjev i ja u njihovoj predstavi ne želim sudjelovati i glasat ću protiv određivanja pritvora, ako se to uopće može staviti na glasanje. Zahvaljujem.

Poštovane kolegice i kolege, evo ja vas molim da zauzmemo mjesta i nastavimo sa radom. Molim vas, možemo se sjesti, ovaj, kako bismo prešli na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika. Prva se javila poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite.

Dame i gospodo, jedan od glavnih uzročnika koji hrvatski građani navode kao razlog zašto napuštaju svoju domovinu jest nepravda te nejednakost pred zakonom. I doista, nije potrebno biti politički analitičar ili sociolog, kako biste znali da je u državama u kojima se zakoni poštuju standard visok i da se ljudi ne iseljavaju. Ni Šveđani ni Švicarci ni Nijemci ne napuštaju svoju domovinu. Poljaci se vraćaju nakon što su morali otići, a ni naši susjedi Slovenci ne iseljavaju ni približno koliko mi u Hrvatskoj. U navedenim državama, primjerice, banke zarađuju znatno manje nego banke u Hrvatskoj. Građani plaćaju višestruko niže kamate nego u Hrvatskoj. Zašto je to tako? Vrlo jednostavno. Narodne ili središnje banke tih država skrbe da se poštuju zakoni, kako potrošača prema bankama, tako i banaka prema klijentima svojim. Osobno sam prije nekoliko mjeseci izvijestila HNB da Addiko banka naručuje tvrtke za utjerivanje dugova, a oni ih krste ljepšim imenom, agencijama za naplatu potraživanja, kojima Addiko daje osobne podatke bez suglasnosti klijenata, što je izravno kršenje Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka, ali i kazneno djelo po hrvatskome zakonu, neovlašteno davanje podataka trećima. Te pak, agencije dolaze klijentima banke u njihove domove i to po 3 osobe i vrlo agresivno traže trenutačna plaćanja. Ovo su inače nasilničke i potpuno zabranjene radnje u EU, a Hrvatska jest u EU. Isto tako, to je po zakonu kazneno djelo iznude i prijetnje te ugrožavanje nepovredivosti doma. HNB je prije nekoliko mjeseci bio obaviješten o ovome incidentu, a prije nekoliko dana incident se ponovio. To znači HNB ništa nije poduzeo što mu zakon nalaže. Da se ovakav slučaj dogodio u Austriji, Mađarskoj ili u Češkoj, guverner narodne banke bi trenutačno morao dati ostavku, a uprava banke koja radi ovakve divljačke rabote bila bi procesuirana. Ovo je dokaz da postoji jedna uska skupina ljudi koja otvoreno krši zakone, a državna tijela koja plaćaju hrvatski građani, otvoreno sudjeluju u tim kršenjima ne poduzimajući radnje koje im zakon propisuje. Jer, kad obitelj Strjački iz Zaprešića ili obitelj Cvetković sa zagrebačkog Bukovca zakasne nekoliko tjedana podmiriti obvezu prema banci, specijalci ih izbacuju iz kuće, a kada Plenković, Jandroković 11 mjeseci prisiljavaju tajnika Sabora kojemu je mandat istekao da tu dužnost obnaša neovlašteno, onda nikome ništa. Vladavina prava znači da zakone moraju primjenjivati svi, da iznimke ne postoje i da onaj koji krši zakon mora biti sankcioniran. Ako ovdje Addiko banka otvoreno krši zakon, onda odgovorni ljudi u Addiko banci moraju trenutačno biti sankcionirani. Za sankcioniranje banaka nadležna je, naravno, HNB. Ukoliko je HNB upoznat s protupravnim postupanjem određene banke, a ništa ne poduzme da spriječi to ili da to sankcionira, onda to znači da HNB sudjeluje u toj protupravnoj radnji te krši hrvatske, ali i europske propise. Dame i gospodo, jako puno građana mi se obraća i govori mi, lijepo je što se borite, ali ta borba je bezizgledna. No, povijest nas uči da borba za istinu i pravdu jednostavno nema alternative. Moramo biti svjesni da ćemo na tom putu nailaziti na puno prepreka, ali će pravda u konačnici sigurno pobijediti. Previše je života ugrađeno u temelje hrvatske države, koji nas obvezuju da ne dopustimo da uska šačica beskrupuloznih, egomanskih materijalista uništava živote poštenih hrvatskim ljudima te zbog gramzljivosti razara cjelokupni pravni poredak u Hrvatskoj te hrvatskom čovjeku krade nadu u bolje sutra. Vrijeme polaganja računa dolazi i mi kao narod imamo pravo na civiliziranu, pravednu i pravnu Hrvatsku koja će svoje građane štititi. U tome nas neće spriječiti ni guverner ni viceguverner ni nasilni bankarski činovnici i neka budu svjesni da će i oni pred zakonom morati dati odgovore za sve ove svoje rabote.

Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Domovinskog pokreta, a govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite.

Poštovani, dok naši poljoprivrednici iz dana u dan grcaju u financijskim problemima što zbog poskupljenja cijene repromaterijala, što zbog nerazumijevanja politike i uvođenja novih nameta na njihovo poslovanje čemu svjedočimo i danas u HS, iz pisanja naših medija saznajemo niz informacija o radu naših institucija koje zaslužuju da im se posvetimo. Državna agencija za plaćanje u poljoprivredi koja ima oko 750 zaposlenih, a nadležna je za provedbu i kontroliranje isplaćenih poticaja traži stručnjake koji bi bili nadležni za provedbu i kontroliranje isplaćenih poticaja. Ukratko, spremni su platiti malo manje od milijun kuna da netko odradi njihov posao, traže 15 stručnjaka za provjeru 105 zahtjeva. U natječajnoj dokumentaciji objavljenoj na elektroničnom oglasniku javne nabave piše da traže stručnjake za javnu nabavu i građevinarstvo, a procijenjena vrijednost posla je 975.000 kuna, ugovor se sklapa na godinu dana, za to vrijeme bi trebalo pregledati ukupno 105 zahtjeva za potporama. Ono što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa svojih 21 podružnicom i 4 ispostave ne može stići, trebalo bi moći obaviti ukupno 15 osoba, od toga 10 stručnjaka za javnu nabavu s najmanje 3.g. iskustva u pregledavanju ponuda i 5 ovlaštenih inženjera građevinarstva koji imaju iskustva u pripremi specifikacije dokumentacije o javnoj nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda. Angažiraju građevinske inženjere i stručnjake za javnu nabavu, inženjeri bi trebali kontrolirati troškovnike koji stižu na natječaj, izrađivati izvješća i provjeravati svu pristiglu dokumentaciju. Ova postupanja povezujemo i sa stanjem nakon što je OLAF, dakle Europski ured za borbu protiv prijevara prvi puta naredio povrat novca nakon što su posumnjali na nepravilnosti pri dodjeli čak 10 milijuna kuna vinariji Galić upravo preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nadalje, i ako primjerice Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ima 58 službenih automobila, 9. rujna ove godine unajmili su 6 rent a car vozila, a potom 20. rujna još dva. Sada oko 750 zaposlenika agencije na raspolaganju ima čak 66 automobila koje koriste u službene svrhe, što je gotovo jedan automobil na zaposlenike. Iz agencije objasnili su nam kako je plaćanje 8 unajmljenih rent a car vozila neophodno jer u kratkom razdoblju moraju obaviti veliki broj kontrola na terenu, a prije same isplate potpore poljoprivrednicima.

Izvori tvrde kako u agenciji vlada svojevrsno opsadno stanje nakon što je sredinom rujna objavljeno kako je i PNUSKOK započeo istragu o dodjeli bespovratnog novca iz europskog fonda i to novca koji je bio usmjeren u projekt Slavonija, Baranja i Srijem, a čime se premijer Andrej Plenković posljednjih godina itekako hvalio. Medi ji su o zloupotrebi novca pisali u više navrata s tim da su i televizijske kuće nedavno prenosile kako je u dodjeli sredstava uočen niz nepravilnosti, pa je od same agencije, ali i Ministarstva poljoprivrede zatražena dostava podataka o ugovorenim potporama iz samog projekta Slavonija, Baranja i Srijem, te koliko je novca i kome isplaćeno. Sada se užurbano obavlja kontrola kako bi se prije novih isplata potpora sve provjerilo čime opravdavaju podatak da postojeći vozni park od 58 vozila za taj posao nije dovoljan. Temeljem propisa samoj kontroli podložno je svega 5% korisnika. Stoga ostaje neshvatljiv broj tolikih službenih automobila kada se do unatrag nekoliko godina radilo sa upola manje vozila, a broj obiteljskih gospodarstava u tom se razdoblju smanjio sa negdašnjih 200.000 na današnjih tek oko 150.000. Ostaje strah da će agencija baš upravo zbog određenih pogodovanja pojedincima zapravo povećati broj kontrola onima koji nisu ništa skrivili.